My máme příležitost udělat něco, co se tu už dlouho nestalo. Výrazným způsobem lidem snížit daně a pomoci 4,5 milionu zaměstnanců. A to je obrovská příležitost.

Kromě té dobré zprávy pro lidi a pro všechny, kteří jsou zaměstnanci, pracují, pro 4,5 milionu pracujících lidí, máme také ještě jednu příležitost příležitost vytvořit tlak na vládu, aby stát nehledal jenom způsoby, jak každý rok od lidí co nejvíc vybrat, ale aby se stát také učil šetřit na sobě. A je to tlak, který není jenom na tuto vládu, určitě ne, ale hlavně na ty vlády, které přijdou. Je to tlak samozřejmě nepříjemný, protože to pro vládu není nic pohodlného, ale myslím si, že to je tlak, který je v této zemi potřeba.

Já to chápu jako příležitost. Peníze patří lidem, oni je vydělávají, až v druhém sledu něco z těch svých peněz poskytují státu. A z tohoto hlediska považuji snížení daní a také určité snížení příjmů státu za pozitivní, užitečný impuls, jak začít přemýšlet a také hlavně něco dělat se spotřebou státu. Takže dámy a pánové, využijme příležitost, využijme tu příležitost, kterou máme, projevme odvahu snížit daně, projevme důvěru lidem, že sami vědí, jak nejlépe, jak správně naložit se svými penězi, a potom za rok prokažme schopnosti, že vláda může hospodařit lépe, že může hospodařit zodpovědněji, že dobrá vláda dokáže šetřit na provozu státu, a ne šetřit na lidech. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, senátní verzi považujeme za dobrou a vyváženou, a proto pro ni bude Občanská demokratická strana hlasovat.

Pane ministře, máte slovo. Dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení pana předsedy Fialy, protože já si myslím, že pan předseda Fiala řekl plno hladkých, kulatých, uklidňujících slov, kterými říká, nic se neděje, všechno je v pohodě, ale mně připadá, že daleko přesněji podstatu postoje ODS vyjádřil ten váš známý sprosťák pan Novotný, který na statutu nedávno napsal úplně natvrdo a jasně: Jak se dostaneme k moci, tak zvýšíme DPH a budeme škrtat ve výdajích. Takže je to daleko jednodušší a srozumitelnější než to, co tvrdil pan předseda Fiala, a je to úplně přesně to Modrá šance je zpět. Celá logika a filozofie Občanské demokratické strany se nám prostě vrací. A dokonce nemá pravdu ani pan Kalousek, který tady řekl, že to žádná pravicová politika není. Pan Kalousek se také mýlí, protože toto je typická pravicová politika. Totiž víte, co bude tématem příštího roku? Daně v celém světě, protože se bude řešit, kdo to zaplatí. Chápete, kdo to zaplatí?

Takže pan Kalousek nás mate, když říká, že tohle není pravice. Tohle je čistá pravice, a dokonce já tvrdím, že to je Modrá šance ODS, tak jak ji známe. Vlastně se vůbec neproměnila. A opakuji, místo těch hezkých slov pana Fialy si poslechněme raději pana Novotného. Takže se lidé budou mít na co těšit. A já jsem z toho samozřejmě spíš smutný, protože nám se v této vládě i v té minulé vlastně poměrně systematicky dařilo dělat politiku, ve které jsme se snažili, aby Česká republika konvergovala.

V tom je to významná věc. V tom souhlasím s paní ministryní, že to je vlastně historické.

A já si myslím, že ve chvíli krize je tohle chyba. My totiž na jedné straně jsme ve vládě říkali správně, že chceme investovat, že se chceme z té krize proinvestovat, což byla věc, se kterou vřele souhlasím, a je to podle mě naprosto správná politika, dokonce poučení z toho, co bylo minule. No jo, ale když chceme investovat, tak potřebujeme příjmy. To je právě to, že když nemáte zdroje, tak vlastně nemůžete realizovat tu politiku investic. Proto vlastně nesouhlasíme s touhle úpravou, protože ona je ve sporu s tím základním záměrem, který jsme ve vládě měli. A také si nemyslím, že platí to, že tohle posílí kupní sílu. Samozřejmě do určité míry, ale málo, protože nezlobte se, už to tady bylo řečeno mnohokrát, ale ve chvíli, kdy se výrazně více přidává těm bohatým, tak oni prostě ty příjmy neposílí, protože oni to do spotřeby vracet nebudou, maximálně si pořídí hypotéky anebo si koupí ty nové iPhony, ale to prostě nebude zásadní posílení spotřeby. V tom si myslím, že tohle také nebude fungovat, tak jak se tady slibuje. Ale opakuji, to, co mně vadí, je ten dopad do financí a druhá věc, ten dopad do politiky konvergence. To byla pro mě jedna ze zásadních věcí. Co tato země potřebuje? Potřebuje dohnat vyspělé země i v oblasti mzdové. A my jsme tohle dělali a já jsem byl tomu rád.

A bohužel, to se obávám, že těmito kolejemi, které takto nastavujeme, tak tahle tendence se prostě ruší. Já si pamatuji, že pan premiér Babiš to někde řekl, že vlastně jde o to, aby podnikatelé nezvyšovali mzdy, že nebudou muset zvyšovat mzdy po tomto opatření.

A pro mě tohle bylo něco zásadního, co se nám dařilo v těch posledních letech dělat, a udělali jsme v tom řadu dobrých věcí. Proto vlastně nemohu souhlasit a nemůže ani sociální demokracie souhlasit s touhle úpravou. Jít pryč od politiky budovat zemi, která je zemí závislou na těch silnějších. Ve Španělsku se otevřeně vyhlašuje, že bohatí se musí složit teď na ty chudší, na ty slabší.

V tom si myslím, že je velké riziko do budoucna. Prostě tyhle koleje vidím jako velice rizikové a vidím to jako riziko i politické.